A já nevím, jestli třeba hnutí ANO nikdy nepřijalo peníze v mezidobí, a třeba ne od svého předsedy, bývalého premiéra Andreje Babiše, v době, kdy už byl trestně stíhaný. Třeba ten dar od něj opravdu nepřijalo a má přísná pravidla. Potom se hnutí ANO omlouvám. Ale podle toho, jak jsem se díval do jejich účetnictví, tak i v té době přijímalo dary od trestně stíhané osoby, kterou byl premiér Babiš. Já nevím, jestli Agrofert by bez dotací náhodou taky nebyl ve ztrátě, ale to už jsou věci, které jsou jenom ukázkou toho, jak licoměrně se tady přistupuje k celé této argumentaci. A ještě jednou říkám, pokud pan Okamura říká: dám trestní oznámení, ať to prošetří policie, ať to vyšetří soud pane Okamuro, udělejte to. Udělejte to, je to namístě. Pokud máte jakékoli podezření o našem financování, které máme auditované, zkontrolované, a nikdy jsme neporušili zákon, udělejte to. My budeme jedině rádi. Trestní oznámení na co? Na nezákonné financování hnutí STAN? Ale udělejte to. Ať to policie prošetří. Pokud máte představu, že žijeme ve státě, kde ministr vnitra vstupuje do nějakých kauz a ovlivňuje vyšetřování, tak to tedy dost pochybujete o kvalitě našich policejních orgánů. Doufám, že to bývalí ministři nedělali. Já jako současný ministr to rozhodně nedělám a dělat to nebudu. Dejte trestní oznámení, ať to prošetři Policie České republiky, ať se ukáže, že hnutí STAN žádný zákon neporušilo! Děkuji. Děkujeme.

Prosím. Děkuji za slovo. Vážená paní místopředsedkyně, vážení členové vlády, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, dneska jsme se tady sešli k mimořádné schůzi. Já jsem si včera připravovala tento projev a do projevu jsem si napsala, že jsme schvalovali důvěru vládě a že důvěru vládě dostala pětikoalice a prakticky tento bod jsem si v tuto chvíli musela vyškrtnout. A já bych ráda svůj projev právě věnovala té dvoukoalici PirSTAN, protože to jsou ti, kteří spolu kandidovali, a jsou to subjekty, které tady byly v minulém funkčním období.

Ale to tady ty subjekty byly samostatně.

Byly zveřejněny stovky smluv. Pokud byste zjistili, že něco nefunguje, dejte nám prosím vědět.

A teď tady máme Rekonstrukci státu asi všichni ji známe která právě řeší všechny protikorupční zákony.

Děkuji. To byl zatím poslední příspěvek, poslední řečník s přednostním právem do této rozpravy.

A nyní prosím, pane předsedo. Pan předseda Marek Benda má slovo. Děkuji, paní místopředsedkyně.

Děkuji.